Navržen byl pouze pan poslanec Stanislav Grospič. Ten získal 69 hlasů, takže ani v tomto případě nebylo dosaženo kvora a zvoleno nebylo.